Já děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Dříve než tak učiníme, všechny vás svolám, odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Pro stenozáznam pan poslanec Holík dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 22. A v tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 56, do kterého je přihlášeno 137 přítomných, pro 39, proti 83. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo. Paní místopředsedkyně, velmi děkuji, nebude to tak jednoduché, protože pan kolega Zahradník avizoval svůj protinávrh, co se týče procedury. V každém případě si dovolím připomenout, že usnesení garančního výboru pro životní prostředí s návrhem procedury obdrželi kolegyně a kolegové ve sněmovním tisku 501/5. Dovolím si jen ve stručnosti seznámit vás s návrhem této procedury, která vzešla z výboru pro životní prostředí. Nejprve bychom tedy hlasovali o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení, potom v dalším kroku o pozměňovacích návrzích pod písmenem I, což jsou pozměňovací návrhy pana poslance Klána. Pokud nebude nic namítat, můžeme jedním hlasováním s tím, že pokud by byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Klána, to je třeba I3, je nehlasovatelný návrh C7.

V dalším kroku jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem H pana poslance Klučky týkající se, jestli se nepletu, protipožárních opatření. V pátém kroku jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem A výboru pro životní prostředí. V případě, že budou přijaty ty předchozí pozměňovací návrhy pana kolegy Klučky, budou nehlasovatelné návrhy A7 a A10.

Další krok je hlasování o skupině pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou pozměňovací návrhy z výboru pro veřejnou správu, jestli se nemýlím a dívám se na pana zpravodaje Klána, je to tak.

Konečně asi mediálně nejvíc zajímavý je blok hlasování pod písmenem D, pozměňovací návrhy pana kolegy Junka.